Zahajuji další den 57. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

Nejdříve bych vás chtěl informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium.

Po třetích čteních bychom tak projednávali body v pořadí: 66, 13, 14, 15, 45, 17, 18 a 19.

Dále projednat již pevně zařazený bod 51, sněmovní tisk 403.

Pokud není námitek, nechám hlasovat o návrzích z grémia jako o celku. Není proti tomu námitek. Přehled zbývajících bodů k projednání vám byl rozdán na lavice. Takže k programu schůze jako první pan místopředseda Jan Bartošek. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo. Já bych chtěl, aby byl jako první bod dnešního jednání napevno zařazen nový bod, a to bude Vyjádření Poslanecké sněmovny k rezoluci UNESCO ve věci Jeruzaléma. Děkuji, panu místopředsedovi. Dalším přihlášeným k pořadu schůze je pan poslanec Tomio Okamura. Prosím, pane poslanče. Pardon, přednostní práva. Takže nejprve pan předseda Mihola, po něm pan předseda Černoch. Pardon, pane předsedo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych prosil o zařazení tady těchto sněmovních tisků na dnešek po již avizovaném bodu kolegy Bartoška.